Děkuju mnohokrát. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře jeden i druhý. Děkuji kolegovi Černému za to, že mi umožnil vystoupit... Tak zdravím všechny tři ministry a milou paní ministryni a všechny přítomné kolegy poslance v sále. Ale budu velmi stručný.

Já ho tady přečtu a poté ho krátce odůvodním.

Za třetí současně dochází k úpravě odpovídajících závazných ukazatelů a části návrhu zákona včetně příloh.

Za to chci poděkovat. Některé věci se řeší postupně.

Nicméně v tuto chvíli musíme řešit právě pozice asistentů pedagoga, protože školy jsou fakticky povinné na základě podpůrných opatření, která jsou doporučena školským poradenským zařízením, tato podpůrná opatření ve školách také realizovat. Když to hodně zjednoduším, tak to znamená, že ve školách musí aktivně fungovat asistenti pedagoga.

To s sebou nese vyšší nároky na počet asistentů pedagoga.

Abychom dokázali pokrýt ve školách tento fakticky pro školy a pro ředitele mandatorní výdaj, je potřeba navýšit kapitolu regionálního školství o 1 100 milionů korun. I na základě jednání v rámci koalice obou dvou pánů ministrů jsme dospěli právě k tomuto číslu a k tomuto pozměňovacímu návrhu, a proto zde za všech pět poslanců, které jsem tady na začátku uvedl, tento pozměňovací návrh předkládám a takto ho odůvodňuji. Děkuji potom za podporu ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Krátce vás s nimi seznámím, protože jsou velmi důležité k zajištění potravinové soběstačnosti České republiky. V obou pozměňovacích návrzích navrhuji převést finance z rozpočtové kapitoly 306 Ministerstva zahraničních věcí, a to z výdajového ukazatele Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí, kde je alokovaná částka více jak 1 miliarda korun pro téměř 500 mezinárodních organizací, do kapitoly 329 Ministerstva zemědělství. Smysl mnoha těchto smluv je i podle vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu velice pochybný a v mnoha případech nic České republice nepřináší.

V době probíhající vážné ekonomické a sociální krize je nutné se důsledně zaměřit právě na ty položky rozpočtu, které České republice a jejím občanům nepřináší žádný užitek. A teď tedy krátce k jednotlivým návrhům. První pozměňovací návrh počítá s převedením 100 milionů korun na podporu včelařského sektoru, blíže je to specifikované v důvodové zprávě. Navýšení finančních prostředků by mělo cílit na podporu jak nových začínajících včelařů, tak i na podporu stávajících včelařů, rozšíření včelstev a účinně bojovat proti jejich chorobám.